Já vám děkuji, pane poslanče. Eviduji dvě faktické poznámky.

Tak především je třeba tady doplnit a upřesnit, že není to jedna kapsa stát a státní podnik. Není to jedna kasa. Státní podnik je odlišným a samostatným subjektem ve vztahu ke státu, říká judikát Nejvyššího soudu. Ten státní podnik vystupuje v pozici vlastníka svěřeného státního majetku, a je tedy v rámci této činnosti oprávněn a zároveň povinen vykonávat práva vlastníka, a to proti kterémukoli subjektu, tedy i vůči státu. Takže to je jedna věc.

Ale já mám obavu, aby nebyla vyhlašovaná stále nová a nová chráněná území, tak jak ekologové, ekologičtí aktivisté v poslední době nabývají obrovskou moc nad našimi životy.

A tohleto je další nástroj pro ně, aby mohli nerušeně své záměry, své myšlenky, svoji ideologii prosazovat tak, že budou vyhlašovat chráněná území, aniž by byl stát vázaný jakýmsi primitivním ekonomickým korektivem. Za každou škodu, která vznikne v důsledku nadměrné ochrany životního prostředí, je třeba prostě a jasně zaplatit.

Já vám děkuji. Nyní pan poslanec Bendl s faktickou poznámkou. Já mám dvě poznámky. Ničeho takového se to netýká. Ty povinnosti dotčeným orgánům a organizacím nadále zůstanou, pouze nedostanou kompenzaci za omezování hospodaření, za které jsou odpovědné. Není to tak, jak to tady říkal pan kolega Zahradník, jedna kapsa. Není to přelévání finančních prostředků z jedné čisté kapitoly státního rozpočtu do druhé, ale je to braní z rozpočtu legitimně hospodařící organizace a odpouštění na úkor státu, což podle mě není fér a nastavuje to nerovné podmínky v hospodaření. Já vám děkuji. Nikoho nevidím.

V průběhu obecné rozpravy podal pan poslanec Zahradník, a podpořil jej pan poslanec Bendl, návrh na zamítnutí předloženého návrhu. Já přivolám kolegyně a kolegy z předsálí, abychom o daném návrhu hlasovali. Budeme hlasovat o návrhu na zamítnutí předloženého návrhu. Eviduji žádost o odhlášení. A já zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh na zamítnutí, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Tento návrh byl zamítnut. Proto se nyní budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání výboru pro životní prostředí jako výboru garančnímu. Navrhuje někdo přikázání jinému výboru jako výboru garančnímu? Nevidím žádný návrh. V tom případě zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, aby předložený návrh byl přikázán k projednání výboru pro životní prostředí jako garančnímu výboru, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že tento návrh byl přikázán výboru pro životní prostředí jako garančnímu výboru. Organizační výbor nenavrhl přikázat tento návrh dalšímu výboru. Každopádně v obecné rozpravě padl návrh od pana poslance Kudely a ten byl podpořen panem poslancem Bendlem, aby byl přikázán zemědělskému výboru. Táži se, zda má někdo návrh na další přikázání výboru nebo výborům? Nevidím další návrh.

Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji tedy, že tento návrh byl přikázán k projednání zemědělskému výboru jako dalšímu výboru, a končím projednávání tohoto bodu.